24.

Prosím, ujměte se slova.

Úplné transpozice této směrnice bude dosaženo přijetím prováděcích právních předpisů, na což pamatují i zmocňovací ustanovení obsažená v návrhu zákona. V souladu s požadavky směrnice dochází zejména k úpravě základních podmínek provozu plavidel na vnitrozemských vodních cestách, procesu schvalování technické způsobilosti plavidel a vydávání osvědčení plavidel, podmínek zkrácení a prodloužení doby platnosti osvědčení plavidel, zřízení nové evidence osvědčení plavidel prokazujících plnění harmonizovaných technických požadavků včetně zajištění předávání vybraných údajů do evropské databáze trupů plavidel a jejich výmazu. Návrh zákona přináší i další změny, přesahující rámec uvedené směrnice.

Zákonné zakotvení této povinnosti představuje další krok v postupném zavádění harmonizovaných říčních informačních služeb, takzvaného systému RIS, v České republice. Toto opatření povede zejména ke zvýšení plavební bezpečnosti, ochrany životního prostředí a efektivity plavebního provozu. Součástí předkládaného návrhu zákona je i dílčí úprava a doplnění některých ustanovení zákona o vnitrozemské plavbě na základě zkušeností z aplikační praxe, jakož i provedení několika terminologických změn a úprav legislativně technického charakteru. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení, paní poslankyně Květa Matušovská. Děkuji, pane předsedající.

Jak už tu zaznělo od pana ministra, tak hlavním cílem předkládané novely je vlastně zajistit transpozici směrnice Evropského parlamentu, kterou se stanoví technické požadavky na plavidla vnitrozemské plavby. Směrnice vlastně harmonizuje podmínky pro vystavování osvědčení plavidla, upravuje problematiku jednotného evropského identifikačního čísla plavidla a nově je tu také výslovně upravena evropská databáze trupu plavidel, kterou vede Evropská komise a do níž členské státy Evropské unie předávají stanovené údaje o plavidlech. Nejvýznamnější netranspoziční změnou obsaženou v návrhu novely je zavedení povinnosti, aby provozovatelé některých plavidel provozovaných na stanovených dopravně významných vodních cestách vybavili plavidlo zařízením pro sledování polohy a pohybu plavidel a zařízením pro zobrazování plavebních map a informací o poloze.